Já myslím, že ta věc má dva aspekty.

Od té doby došlo k různým korekcím rozpočtu jak minulou vládou, tak naší vládou a dnes je jasné, že stážisté na stálém zastoupení nebudou nahrazovat diplomaty, ale je to standardní typ stáží, který má, jak jste správně říkala, za cíl nabídnout těm stážistům profesní zkušenost, kterou zhodnotí ve svém dalším působení, a my si děláme naději, že se z nich budou také rekrutovat třeba budoucí zástupci České republiky ve strukturách Evropské unie, kde máme v zastoupení českých pracovníků velký handicap.

To je skupina, která jde na takzvané diplomatické stáže, a dostali k tomu speciální školení.

To je první skupina. Ta má tu nabídku ubytování a cesty.

Takových stáží se realizují tisíce v nejrůznějších institucích v zahraničí a mají všechny stejné podmínky. Na základě toho, co vím, se dnes domnívám, že poskytovat další výhody běžným stipendistům nad rámec stipendia by bylo diskriminací ostatních stipendistů, kterých je z vysokých škol vysíláno každoročně mnoho a vláda v tomhle směru nemá žádnou možnost, jak dodatečně vstoupit do hry nějakou speciální nabídkou. Chápu, že se část z nich cítí v horší pozici než první skupina, která ale prošla školením a je vysílána Diplomatickou akademií za podmínek, které jsou dohodnuty z minulého roku.

Takže to je moje odpověď. Děkuji, pane ministře. Děkuji, pane předsedající.

A teď mě zajímá, jestli i u těchto stážistů jsou rozdílné podmínky. Nicméně samozřejmě podám tuto interpelaci posléze i na pana ministra zahraničních věcí, protože jsem se domnívala, že vzhledem k vašemu zaměření na evropské záležitosti budete mít více informací, poněvadž se to týká českého předsednictví v Evropské unii.

Samozřejmě nemám přímé informace k tomu, zda mezi tou skupinou vybíranou Ministerstvem zahraničí jsou podmínky úplně shodné. Na druhé straně opakuji, zvýhodnit standardní stipendisty vysílané svými univerzitami kamkoliv je něco, co by byl krok, který vláda nemůže obhájit, protože bychom museli vytvářet rovné podmínky pro všechny stipendisty v rámci programu Erasmus+. Děkuji. Prosím, paní poslankyně, můžete se ujmout slova. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající.

Je to tedy nový institut, který se nám objevil v terénu.

A kde je problém? Ten problém nastává u mladých, kteří vyžadují v tomto směru opravdu velmi intenzivní doprovázení a podporu, protože jim chybí informace, ale především jim chybí jakékoliv praktické zkušenosti.

Poprosím o dodržování času. Děkuji za příspěvek.

Přistoupíme tedy k jeho interpelaci mířené na pana ministra financí. Vážený pane ministře, nacházíme se v poměrně složité ekonomické situaci, která zasáhne nejen fyzické osoby, ale samozřejmě i fyzické podnikající osoby a pochopitelně také právnické osoby. Můj dotaz směřuje právě k fyzickým podnikajícím osobám.